Prosím, aby se slova ujal navrhovatel tohoto bodu poslanec Marian Jurečka, který, budeli souhlasit, se stane zároveň i zpravodajem. Pan poslanec zřejmě bude souhlasit. Prosím máte slovo. Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, členové vlády, paní ministryně, kolegyně, kolegové.

To chápu, že to je samozřejmě jejich interní věc, proti tomu vůbec nemůžeme cokoliv namítat.